Takže to jenom tyto základní věci.

Ano, informace jsou od kolegů z řecké strany.

Víte, já jsem si té personální situace, která je u Policie České republiky, dobře vědom. S Ministerstvem vnitra i s vedením policie o tom poměrně často diskutuji buď osobně, nebo při jednání výboru nebo podvýboru pro bezpečnost nebo podvýboru pro policii, a víme, že ta situace je velmi složitá. Ale některé věci, abychom je mohli řešit, je potom i věcí řešení zde nás v Poslanecké sněmovně. Já jsem už třem ministrům vnitra pan ministr Hamáček je třetí v pořadí říkal, že by se Česká republika měla zamyslet nad tím, aby využila bývalých příslušníků Policie České republiky, popřípadě příslušníků Vězeňské služby, a vytvořila z nich obdoby, jako jsou armádní zálohy, aktivní zálohy Armády České republiky, kde by potenciál příslušníků mohl být využit při smíšených hlídkách třeba v některých oblastech, které nejsou tak zasaženy kriminalitou anebo kde není potřeba takový počet lidí.

Když si představíte, že by onemocněl jeden příslušník Vězeňské služby, třeba řekněme ve věznici na Borech, který tam rotuje a dělá přesčasovou práci a onemocněl by touto nemocí, a měli by zůstat v karanténě všichni příslušníci, kteří s ním přišli do styku, tak může nastat kolaps českého vězeňství, protože by zůstali doma všichni příslušníci Vězeňské služby celého jednoho oddělení, kteří by tam mohli být.

My jsme politici, my bohužel nemůžeme udělat nic jiného. Já, kdyby ta možnost byla a někdo řekl, jestli jsme schopni jet pomoci Řecku, tak bych řekl ano, klidně pojedu pomoct Řecku.

Já bych byl rád, kdybychom tomu Řecku pomohli, protože v Řecku, na tureckořecké hranici, se v současné době možná bojuje o budoucnost Evropské unie a třeba i České republiky. Děkuji. Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky a s faktickou se přihlásil i pan předseda Fiala. Nejprve tedy paní poslankyně Langšádlová, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Veselý. Prosím vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, musíme pomoct Řecku.

My jsme také byli jako TOP 09 proti povinným kvótám, ale byla tam celá řada návrhů, které by přispěly ke stabilizaci situace, a ke stabilizaci situace došlo. My jsme na úrovni migrace, která byla před krizí, právě díky společným krokům jak jednotlivých států, tak společným krokům Evropské unie. Není nic jiného než společné řešení, společný postup, tak abychom měli i nadále tu situaci v oblasti migrace stabilní. Prosím, nenamlouvejme si, že to mohou řešit jednotlivé státy. Pan poslanec Veselý, faktická poznámka.